Děkuji. Další v obecné rozpravě vystoupí paní poslankyně Matušovská. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych zde vyjádřit názor na sněmovní tisk 263 za klub Komunistické strany Čech a Moravy.

Víme, že na Ministerstvu práce a sociálních věcí existuje expertní skupina, která se tímto problémem zabývá. Proto budeme tento návrh podporovat, i když to ještě není zdaleka řešením konečným. Vidíme to jako právní úpravu, která vlastně oddálí odchod některých lékařů, kteří dosáhli 70 let věku, a mohlo by to ohrozit funkčnost lékařské posudkové služby. Je to pro nás krok k zajištění služeb občanům prostřednictvím funkční lékařské posudkové služby i v následujících obdobích. Děkuji. Děkuji paní poslankyni Matušovské. S faktickou poznámkou chce vystoupit paní poslankyně Gajdůšková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, jenom velmi rychle.

To je ale na debatu s odbornými lékařskými společnostmi. Proto si dovoluji navrhnout, aby se tímto návrhem zákona zabýval také zdravotní výbor, pokud to organizační výbor nenavrhl.

Protože původně navržený a schválený zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Kaňkovský tady nebyl, došlo k improvizaci, která ale neodpovídá pravidlům, podle kterých se v Poslanecké sněmovně řídíme. My jsme schválili jako zpravodaje paní poslankyni Valachovou, která ale není členka výboru pro sociální politiku, který byl doporučen organizačním výborem jako výbor garanční. V takovém případě bychom se dostali do problémů, které by bylo později těžké řešit. Takže jsme se domluvili tak, že schválíme nového zpravodaje, paní poslankyni Pavlu Golasowskou, která je členkou takového výboru, a tím se dostaneme do správné situace. Předtím s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo. Revokaci může navrhnout někdo, kdo hlasoval pro. Já jsem hlasoval pro, takže navrhuji revokaci toho původního usnesení a pak podle mě můžeme schválit novou zpravodajku. Děkuji, pane předsedo, za vylepšení toho řešení a myslím, že takto můžeme postupovat. Takže dám nejprve hlasovat o revokaci usnesení na návrh pana předsedy Stanjury. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. A budeme tedy hlasovat o tom, aby se zpravodajem pro prvé čtení stala paní poslankyně Pavla Golasowská. Kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Já jenom si dovolím pro příště připomenout, budemeli nahrazovat narychlo určeného zpravodaje, je potřeba, aby byl členem výboru, který je předpokládán jako výbor garanční. Jsme v obecné rozpravě. Do obecné rozpravy s přednostním právem pan předseda Bartošek a po něm pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Za klub KDUČSL doporučujeme hlasovat pro navrhovanou změnu, která přináší nezbytné změny právě v oblasti posudkového lékařství s důrazem na funkčnost celého systému zdravotní a sociální péče, kapacity a odbornost posudkových lékařů a především udržitelnost dané agendy. Ale za klub KDUČSL je také třeba říct, že některé navrhované změny je třeba v rámci legislativního procesu pořádně vydiskutovat a případně zvážit ještě některé změny. Jako problematické se jeví opatření, kdy se odvolacím orgánem při posuzování nepojistných dávek stane Česká správa sociálního zabezpečení, protože je poměrně vysoce pravděpodobné, že veřejností bude toto opatření vnímáno jako nepatřičné, protože obecně občané očekávají, že v případě, že se odvolávají nebo vznášejí námitku proti některému rozhodnutí úřadu, tak se v rámci odvolání obracejí na vyšší typ úřadu nebo na soud. Děkuji. Pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Mimořádný je termín, kdy přichází ministerstvo a vláda s nějakým přechodným řešením. Z mnoha důvodů, zejména politických, se ta debata nepromítla do konkrétního návrhu změny a ten systém vlastně beze změn pracuje tak neefektivně a tak zdlouhavě, jak popsala paní ministryně ve svém úvodním slově. Navržená opatření možná krátkodobě pomohou.

A pokud nenajdeme dostatečně motivační faktory pro to, aby to bylo personálně dobře a dlouhodobě obsazeno, tak ty problémy nevyřešíme.

Proto podpoříme ten návrh.

Ale musíme se k tomu vrátit. Není překvapivý.